Já teď znovu zopakuji, že budu mluvit za SPD.

Kdežto tady si myslím, že to je důležitá věc.

Já vám děkuji.

Tak, s přednostním právem pan předseda Bělobrádek.

Tak, děkuji. K pořadu schůze? Eviduji vaši přihlášku k pořadu schůze. Jako další vystoupí pan předseda volební komise poslanec Kolovratník k návrhu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, i ode mě dobré ráno, teď už dopoledne.

Poprosím vás o hlasování o dvou návrzích na volební body, nebo o dvou takových blocích. Ten první by byl blok tajných voleb, které jsou k dnešnímu datu technicky připraveny k provedení. A je to za prvé bod číslo 23, Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, je to druhé kolo první volby. Dále bod 24, Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, to bude to opakované druhé kolo první volby, a potom bod 29, Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady, 30, Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady, a konečně 31, Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu.

To je první návrh za volební komisi. A potom ten druhý návrh se týká bloku čtyř volebních bodů, správní a dozorčí rady VZP. Je to tedy série návrhů na odvolání členů správní rady a potom dozorčí rady, poté návrh na volbu členů a náhradníků správní a dozorčí rady.

Ta příští středa je z toho důvodu, že ještě nebyla vyčerpána desetidenní lhůta mezi podáním nominací, projednáním ve volební komisi a samotnou volbou. A teď ještě pro pana předsedajícího doplnění, prosba. Prosil bych ještě o drobné, jenom formální doplnění názvů těch bodů. Bod číslo 27 aby přesně zněl i v souladu se svým obsahem Návrh na volbu členů a náhradníků správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a bod číslo 28 aby zněl Návrh na volbu členů a náhradníků dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Já vám také děkuji.

Výbor pro evropské záležitosti vyzval premiéra, aby o závěrech informoval Poslaneckou sněmovnu, pokud možno plénum nebo alespoň výbor, který supluje plénum, jak už jsem zde několikrát vzpomenul. Pan premiér vyhověl. Pan premiér mě požádal, abych na čtvrtek svolal mimořádný výbor, kde se vyjádří k závěrům Rady, kde toto, předpokládám, bude stěžejní téma. Na tomto výboru na rozdíl od pléna Sněmovny budou schopni vystoupit i odborníci z Ministerstva vnitra a podobných institucí, tak abychom byli informačně vybaveni, abychom přesně věděli, o čem jednáme, a aby naše diskuse, kterou já navrhuji, nebo resp. byla navržena, a já se k tomu připojuji, na pátek, byla skutečně odpovědná a skutečně v zájmu bezpečí a bezpečnosti občanů České republiky, ne aby se zvrhla v bramboračku.

Myslím, že ten návrh už tady je, že to jenom opakuji, z tohoto důvodu: aby to zítra mohl s odborníky probrat výbor, který je otevřený všem poslancům.